Určitě by stálo za to zeptat se pana ministra, proč tento nárůst zaměstnanců tady budeme platit.

Jenomže je tady plánovaný program na podporu jednotlivých projektů, které ty neziskovky budou dávat.

Nesmím zapomenout na transfery mezinárodním organizacím.

Zatím nikdy mi nikdo žádný takový rozbor neudělal.

Platy a zaměstnanci.

A poslední moje připomínka se týká příspěvkových organizací ministerstva. KRNAP, národní park Šumava, Podyjí a České Švýcarsko.

Takže má cenu spočítat, jaká je ta dotace na hektar území, a to už je něco jiného.

Proč je takto nízká dotace na jeden hektar?

Děkuji za pozornost. To byl pan poslanec Zahradník.

Máte slovo, paní poslankyně, prosím. Vážený pane předsedající, děkuji za malé posečkání. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, ráda bych se vyjádřila ke kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Především bych chtěla poděkovat stávající ministryni financí za strukturu rozpočtu pro školy pro rok 2019.

To je první věc.